Nyní zde tedy máme návrh pana poslance Brázdila, který navrhuje číslo bodu 10, sněmovní tisk 237, zákon o důchodovém pojištění, zařadit jako první bod dnes.

Hlasujeme tedy o zařazení tohoto bodu jako prvního bodu na dnešek.

Hlasování číslo 2, přihlášeno 152 poslanců a poslankyň, pro 70, proti 1. Návrh byl zamítnut.

Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti?

Hlasování číslo 4, přihlášeno 154 poslanců a poslankyň, pro 71, proti 2. Návrh byl zamítnut. Nyní budeme hlasovat ten samý návrh, ale tentokrát navrhuje paní poslankyně ho zařadit jako sedmý bod.

Návrh byl přijat. Prosím. Promiňte, paní místopředsedkyně. Hlasoval se můj návrh a byl zařazen jako bod 6? To jsem nezaregistrovala.

Já se tedy nechám poučit, protože jsem sněmovní nováček, takže se pořád učím. Ale proč se nehlasovalo přesně podle toho, jak ty návrhy byly podávány? Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm a neměli jsme žádný problém.

Omlouvám se, byla to moje chyba. Nicméně jsem naznačila, že to shrnu pod jedno hlasování. Ale je pravdou, že se má hlasovat tak, jak byly návrhy načteny. Omlouvám se. Nicméně nyní můžeme hlasovat o dalších návrzích.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Nyní budeme hlasovat návrh pana poslance Maška.

Kdo je proti?

Hlasování číslo 7, přihlášeno 155 poslanců a poslankyň, pro 71, proti 1. Návrh byl zamítnut. Nyní budeme hlasovat návrh pana předsedy Bendy, který navrhuje jako nový bod volbu předsedy Národní rozpočtové rady.

Kdo je proti?